Takže pravidla pomoci migrantům z Ukrajiny tak, jak jsou nastavená vládou dnes, bohužel podporují primárně ekonomickou migraci.

Tak jak to tedy je?

Každý desátý občan České republiky bude Ukrajinec! Že to není udržitelné!

Nechme to vyhodnotit voliče.

Ale je pravda, že mnoho Ukrajinců potkáte v ojetých starších českých autech.

Nad tím se nikdo z vás nepozastavil?

Doufám, že dopravní inspektoráty pod panem ministrem vnitra Vítem Rakušanem mají přehled o tom, kdo auta nakupuje a také v jakých autech se tudy projíždí. Ukrajinci tady mohou jezdit zdarma šest měsíců bez povinného ručení a nevím, jak to je byrokraticky ošetřeno, ale třeba Česká kancelář pojistitelů by mohla některá data poskytnout. A bylo by to fajn, kdyby stejnou pomoc, tedy povinné ručení zdarma, poskytla vláda Petra Fialy třeba našim invalidům nebo seniorům, kteří žijí pod hranicí chudoby.

Vláda totiž tímto způsobem rozdává naše peníze.

To byl jeden z hlavních důvodů, proč se fakticky zadrhly všechny hovory o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.

Ne, nezazlívám to Ukrajincům, ti dělají to, co je pro ně nejvýhodnější.

Pane předsedo, já vás musím přerušit, v tuto chvíli se v sále... ... nachází paní ministryně, tak pokračujte. Je tady paní ministryně, takže můžeme.

Území, která jsou na Ukrajině bezpečná, mají větší rozlohu než celá Česká republika.

Taková pomoc bude nejen cílená a efektivní, ale také do budoucna pomůže samotné Ukrajině, protože ty peníze tam nejen zůstanou, ale dokonce se tam zhodnotí, neprojí se. Druhá zcela zásadní věc je, že pomoc komukoliv nesmí být diskriminační. Vláda nesmí zvýhodňovat v sociální pomoci Ukrajince před českými občany. Nevím, co vám provedli čeští důchodci, kteří desetiletí pracovali pro tuto zemi, budovali ji a dávali peníze do státní kasy, a vy teď z jejich peněz velkoryse vyhazujete peníze na jejich úkor.

A opět, abychom si nepřekrucovali slova. Samozřejmě vidím, že pan ministr Vít Rakušan už tu není, ale nežádám jeho přítomnost, je to zbytečné.

Vládu elit to nezajímá! Takže já budu mluvit dál.